Nyní mám dvě přednostní přihlášky. Nejprve pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura.

Docela maličkou. Neboť on říká: my jsme po vás zdědili tu superhrubou mzdu. Ale tu jste, pane ministře, nezdědili.

Do konce znamená, že všechny odvody jsou na straně zaměstnance, nikoli zaměstnavatele, ale k tomu se už nechci vracet.

A pan ministr říká: to byl propad do rozpočtu minus 30. Ano, má pravdu.

Ale proč jste to nezrušili v rámci toho systému, který byl jednoduchý, přehledný a nikomu nepřekážel?

Zrušila se superhrubá mzda, udělala se hrubá a sjednotil se základ pro daň z příjmů fyzických osob pro zdravotní a sociální pojištění. Nic jiného nevymyslíte. A protože to víte, že nic jiného nevymyslíte, a nechcete přiznat, že jste zrušili něco, co je funkční a jednoduché, tak si ponecháváte tu superhrubou mzdu, která už byla zrušena.

Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. S přednostním právem dále pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Já bych chtěl reagovat na slova pana ministra.

Dneska je poslední šance, aby slevu na děti mohli uplatnit za zdaňovací období roku 2016.

Jménem občanských demokratů po konzultaci s panem předsedou Fialou.

Loni to bylo 790, letos jste naplánovali 857. Třicet miliard, neřešitelný problém, mina, museli jsme to řešit. Méně než 5 %! Vy jste říkal, to je to samé, jako kdybychom navrhli zrušit všechny daně. A 30 miliard je něco, s čím si rozumně hospodařící vláda bez problémů poradí. Nemusí měnit zákony, stačí o něco snížit provozní výdaje. Vy jdete evidentně opačným směrem.

Dneska, pokud budete hlasovat proti zrušení solidární přirážky, budu vycházet z čísel Ministerstva financí, zvýšíte daně zhruba o 4,5 miliardy. Děkuji panu předsedovi.